Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Klána. Děkuji za slovo.

Já jsem se rozhodl pro tu druhou variantu, tu kratší, abych tady příliš dlouho nezdržoval. Protože když tady bylo předtím druhé čtení, tak jsem vás s tou anabází, myslím, obšírně seznámil, kde všude se stala chyba a kdo za ni nese odpovědnost, do současné doby. Nicméně na začátek mi dovolte, abych zdůraznil, že Komunistická strana Čech a Moravy od samého začátku, kdy je tato poslanecká verze zákona o státní službě projednávána zde v Poslanecké sněmovně, tvrdě kritizuje legislativní a procedurální postup, jakým je takto důležitá materie tvořena. Od samého začátku říkáme, že tento zákon měl být vládním návrhem a ne návrhem poslaneckým.

Když se v lednu letošního roku začal projednávat tento poslanecký návrh zákona o státní službě, tak ani předkladatelé asi netušili, kam to celé dojde. V lednu jsme tady projednávali jen pár papírů, kde nebylo téměř nic, a už v té době bylo avizováno, že vláda připraví komplexní pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu. To už nevěštilo nic dobrého. Tento pozměňovací návrh a jeho příprava trvala velice dlouho, až někam do konce května letošního roku, když poprvé zasedal v této věci ústavněprávní výbor, tak to bylo 29. května. A onen komplexní pozměňovací návrh jsme dostali den před tím jednáním. Takže si umíte představit, jak se to jistě četlo.

Takže těch služebních zákonů bylo až až. A kam jsme došli? Kdo to ví? Já si odpovím sám. Do mrtvého bodu, kdy pravicové opozici vadil instrument Generálního ředitelství státní služby a požadovala jeho vypuštění ze zákona, protože je to podle jejích názorů ohrožení demokracie. Přitom i jinde v Evropě existuje instituce generálního ředitelství, jako například ve Francii, kde je částečný systém, ve Velké Británii nebo v Polsku. Paradoxem je, že pravicový návrh služebního zákona z minulého volebního období čerpal inspiraci ve Velké Británii. Takže já nevím, kde je tady jaksi ohrožení demokracie generálním ředitelstvím. My jsme říkali ano, je to úřad pro úřady. Nepochybně. Ale pokud má existovat, tak ať je například pod Úřadem vlády. A aby toto generální ředitelství nemělo počet úředníků navíc, ale čerpalo by se například pouze z limitu Úřadu vlády a ministerstev. Rovněž jsme navrhovali pojistku proti obavě, že by zde vládli úředníci, a to například Generální ředitelství státní služby by kromě ředitele a jeho zástupce tvořilo kolegium personalistů v počtu 15 členů, kteří jsou nominováni podle principu poměrného zastoupení kluby poslanců v Poslanecké sněmovně na dobu 5 let. Nicméně tento náš požadavek nebyl brán v potaz a pod tlakem pravicové opozice koalice strachu od konceptu generálního ředitelství ustoupila. Jelo by se naprosto dál, pouze by někdo musel jmenovat generálního ředitele, v rozpočtu by se muselo najít 5 miliard na různé benefity úředníků, se kterými právě zákon z roku 2002 počítal. Takže namísto tohoto generálního ředitelství, které existovat nebude, a kompetence tohoto úřadu přecházejí na základě dohody oné koalice strachu s pravicovou opozicí pod Ministerstvo vnitra, vzniká tak superministerstvo, které tady ještě nikdy v historii Československa a České republiky nebylo.

Bývalý ministr vnitra Ivan Langer by měl nepochybně radost, kdyby mohl řídit toto velké ministerstvo. Bude to velice zajímavé od Nového roku.

A my tam chceme mít, aby se nevztahoval na Nejvyšší kontrolní úřad. Já vím, že už mnoho mých oponentů říkalo, že to není správní úřad. Dobře, já to přijímám, není to správní úřad, ale jeho role je definována v samotné Ústavě v hlavně páté a navíc NKÚ má svůj zákon.

Navíc když jsem zjistil, že pozměňovací návrh pana poslance Zavadila jasně deklaruje, které úřady produkují tuto službu, což je právě i NKÚ, tak se ten zákon na něj má vztahovat. Proto my chceme, aby byla zachována nezávislost tohoto úřadu. Proto požadujeme, aby v § 2 byl vysloveně uveden. Rovněž požadujeme, aby z působnosti tohoto zákona, budeme se bavit stále o § 2, byly vyjmuty ostatní hlavy správních úřadů, pokud chcete, nezávislých regulátorů, které jsou voleny, nebo do funkce jmenovány ať vládou, nebo prezidentem republiky. V tomto případě se jedná o hlavy následujících úřadů: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český úřad zemědělský a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví a Správa státních hmotných rezerv.